Děkuji za slovo.

Na ten jsem si vzpomněla.

Ono je to téma spíše na paní ministryni práce a sociálních věcí. Ta témata jsou určitě velmi zásadní.

Myslím si, že to není málo. Takže já se spíše ptám, kde ty peníze jsou, a chci věřit, že jsou investovány smysluplně. Ale říkám, že to je kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, a určitě je to téma, o kterém se budeme bavit.

Několikrát jsme si to tu řekli, pořád to tu bude zaznívat. To jsou peníze státního rozpočtu a tam patří. A vždycky se tam převáděly. Vždycky.

A patřilo to do státního rozpočtu, patřilo to tam, aby o tom rozhodovala tato Poslanecká sněmovna.

Škoda, že tady tehdy nekřičeli, říkala jsem to samé v Senátu. Efektivita veřejného sektoru. To slyším taky pořád dokola. Dneska jste to potvrdili a děkuji za to.

Byli to učitelé, byli to policisté, byli to hasiči.

Mám ho.

Zejména vidíte, že jsou to učitelé, přes 37 tisíc. Růst běžných výdajů je samozřejmě tažen přes růst důchodů a ostatních sociálních dávek, platů ve školství, obranyschopnosti země v souladu s plněním závazků NATO, čili Ministerstva obrany.

A ta je odvozena od schopnosti splácet z našich příjmů. Takže já chci zdůraznit, že od roku 2013 mám to tady, rychle mi to kolegyně vytiskla poklesl dluh o více než 10 procentních bodů.

A neříkejte mi, že to byly provozní výdaje, protože to fakt neberu.

Celé veřejné finance byly v přebytku.

A já jsem ráda. To je právě ta výbava do dob krize, a přesto jsme jim poslali dvaapůlkrát více, než jsme vzali na kompenzačním bonusu 13,4 mld. Obcím. A jsme rádi, protože chceme společně táhnout za jeden provaz, společně se proinvestovat a společně si pomáhat a nevytvářet příkopy. Nechtěli jsme dovolit, aby byla taková situace zneužita k politikaření. Takže my jsme strukturálně dosáhli střednědobého rozpočtového cíle, přesně podle pravidel. Chci jenom připomenout, že hodnotíme plnění státního závěrečného účtu rozpočtu, který byl schválen touto Poslaneckou sněmovnou, takže v tuto chvíli je to debata zase zpátky o tom rozpočtu.

Děkuji.